Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr vnitra Milan Chovanec a zpravodaj výboru pro bezpečnost poslanec Václav Klučka. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 30/6. Otevírám rozpravu, do které nemám nikoho přihlášeného, rozpravu končím. Táži se, zda je zájem o závěrečné slovo navrhovatele a zpravodajů. Není tomu tak. Přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím zpravodaje, aby oznámil postup při hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřil. Prosím, pane poslanče. Pěkně vám děkuji, paní předsedající.

V průběhu druhého čtení vládního návrhu zákona a v podrobné rozpravě vystoupili jednotliví zpravodajové určených výborů a poslanci Václav Klučka a Jiří Koubek, kteří nás seznámili s vložením pozměňujících návrhů do systému agend pozměňujících návrhů Poslanecké sněmovny. V podstatě jde o dva pozměňující návrhy výboru pro sociální politiku pod písmenem A, čtyři pozměňující návrhy Václava Klučky pod písmenem B a dva pozměňující návrhy pod písmenem C. Jako proceduru hlasování vám navrhuji, abychom o jednotlivých písmenech hlasovali jako o celcích. Poté bychom hlasovali o zákoně jako o celku. Paní předsedající, to je můj návrh procedury hlasování, o kterém bych poprosil, abychom hlasovali.

Táži se, kdo je pro.

Hlasování končím. Návrh byl přijat. Děkuji vám, paní předsedající. V tom případě bychom měli nechat hlasovat o písmenu A, což jsou dva pozměňovací návrhy výboru pro sociální politiku. Před tímto hlasováním bych poprosil o odhlášení.

Já vás všechny odhlašuji a prosím, abyste se znovu přihlásili. Děkuji. Můžeme zahájit hlasování o tomto pozměňovacím návrhu. Táži se, kdo je pro. My jsme říkali stanoviska. Já ještě jednou poprosím toto hlasování považujte za zmatečné a znovu poprosím navrhovatele i zpravodaje, aby k přednesenému pozměňovacímu návrhu přednesli svá stanoviska. Prosím, pane ministře. Děkuji. Takže zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro předložený pozměňovací návrh. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Děkuji vám, paní předsedající.